Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ano, skutečně kdyby šlo jenom o tyhle zákony, kde prostě nechceme kriminalizovat úplně běžné chování, kde člověk ohrožuje maximálně sebe, tak tam se shodujeme. Na co bych rád upozornil, je, že nejvíc nehod se ve skutečnosti lidem stane doma, takže ten příklad, co jste uváděl, vlastně neplatí. Další a zatím poslední přihlášku paní poslankyně Ožanová. Prosím. Dámy a pánové, jestli jste si všimli, ten návrh zákona, jak je napsán, tam se bavíme o silnicích i III. třídy. Já se cítím být odborníkem v oboru a tohle bych si fakt netroufla. To se nejedná jenom o tu hladinu alkoholu, my se pořád bavíme, jestli nula, nebo nula celá pět desetin, ale tu se také jedná o to, že ten návrh je napsán tak, že je neaplikovatelný, a prostě právo by mělo být předvídatelné a jasné. Bude vyvolávat aplikační problémy! Nyní tedy mi naskočily tři faktické poznámky. Já to přečtu.

A ještě bych jenom doplnil jednu věc.

A zatím tedy faktická, ostatní mezitím stáhli.

Od toho máme další čtení, abychom případně ten návrh zákona opravili, vyjasnili si, co je a co není možné, co je přijatelné, navrhli pozměňovacími návrhy apod. Takže já bych chtěl podpořit propuštění do druhého čtení. Děkuji. Zatím to byla... Teď mi zrovna naskočila další faktická, takže pan poslanec Klaus.

Prosím. A připraví se pan poslanec Válek. Děkuji za slovo.

Takže to je další věc.

A pořád mi nikdo nevysvětlil, co je půl promile. To by mě strašně zajímalo. Děkuji. A nyní máme tři faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dvě poznámky. Neustále používáte pojem kriminalizovat. Tak je potřeba se podívat, co tento pojem znamená. Já si nemyslím, že požití jednoho piva je kriminálním, to znamená trestným činem. Já sám jsem byl předkladatelem, když jsme řešili vodáky, nějakého kompromisu, který z mého pohledu nejméně nebezpečným způsobem řešil ty vodáky. Možná jsem to dělat neměl, protože stalo se to, co někteří předvídali, že se tím otevírá Pandořina skříňka. A potvrdilo se to, otevírá se. Takže já určitě jsem pro to ji co nejdříve zavřít a určitě podpořím návrh na zamítnutí v prvním čtení.

Já jsem abstinent, takže bych mohl být proti tomu, a i přesto mi to nevadí a podpořím to, aby to šlo do druhého čtení, a tam můžeme některé věci upřesnit. Takže by bylo dobré, aby se tady každý odhalil a řekl, jak je na tom.